Myslím, že takových věcí bychom tam opravdu našli celou řadu.

Poslední, ale širší poznámka, kterou bych chtěl přičinit, je k okruhu oprávněných osob.

Jenom tam nějak jako lehce zapomínáme říci, že v první řadě by toto právo mělo být pro naše občany.